Za čtvrté. Novela omezuje počet místopředsedů rady a členům nařizuje, jak mají hlasovat při volbě předsedy a místopředsedy. No tak to je opravdu úsměvné.

Ale stranické praktiky prý demokratických stran bychom neměli zavádět do fungování rad veřejnoprávních médií. Novela zákona říká cituji: